144. Návrh na potvrzení předsedkyně výboru Poslanecké sněmovny Podle § 50 odst. 1 písm. s) našeho jednacího řádu potvrzuje předsedy výboru v jejich funkci po zvolení výborem Poslanecká sněmovna.

Nikoho nevidím se do rozpravy hlásit, končím rozpravu. Přistoupíme k hlasování.